A do budoucna je třeba navýšit podíl v ČEZ.

V tomto smyslu hnutí SPD připravuje návrh zákona, který v nejbližší době předložíme do Poslanecké sněmovny, jelikož dnes je tomu naopak a vláda Petra Fialy s tím nic nechce dělat. Současně je třeba řešit distribuční firmy, které spravují sítě. Tady je další velká položka ceny energie za přenos, až 40 %.

A je tu třeba masivně podpořit energetickou soběstačnost domácností. V praxi mnoho rodinných domů může být energeticky soběstačných a jsou k tomu potřeba investice v řádu jednotek statisíců. Pochopitelně ta podpora musí být cílena přímo domácnostem, nikoli jako dnes spekulantům v solárním a dalším energetickém byznysu, kteří jsou ještě navíc často registrováni v daňových rájích.

Na druhou stranu to plně ukazuje, čeho je vláda Petra Fialy schopná, či lépe řečeno neschopná, protože zdali toto je řešení, tak to je opravdu výsměch všem občanům České republiky, jelikož takové řešení ani nepocítí.

To je typický příklad toho, kdy jsme ztratili suverenitu a kdy nemůžeme jednat plně... No, tak ona vláda Petra Fialy ani nechce jednat ve prospěch občanů. Ale kdyby tady byla vláda, která by chtěla jednat ve prospěch občanů, tak v podstatě Evropská unie nepovolí, takže nemůžeme pomoci občanům. Pochopitelně zásadní je budovat naši energetickou bezpečnost.

A v současné době?

A znova zdůrazňuji jako jediné jejich řešení. Samozřejmě, jak jsem říkal, tím systémovým, rychlým řešením je snížit daně na tyto drahé komodity, ať jsou to základní potraviny, ať jsou to energie nebo pohonné hmoty.

To není socialismus nebo komunismus.

Ostatně nejen Mexiko, dokonce i v Británii labouristé žádají znárodnění energetiky, protože to je skutečně strategická komodita, která by měla být pod veřejnou správou a kontrolou. Nikdo tam ovšem nevolá po kontrole výdělků soukromníků.

V minulém volebním období jsme se tady o to snažili, i naším návrhem zákona, ale právě vládní pětikoalice tento zákon odmítla.